Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017 /sněmovní tisk 970/ prvé čtení Předložený materiál odůvodní pan ministr obrany Martin Stropnický. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, materiál Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2017, se kterým vláda České republiky vyslovila souhlas svým usnesením ze dne 24. října 2016. Předmětem materiálu je základní informace o standardním schvalovacím procesu při přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes naše území.

Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členských států organizace Severoatlantické smlouvy a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír a v neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy, a to v kalendářním roce 2017. Povolit přelet bude možno také pro ozbrojené síly ostatních, v materiálu nevyjmenovaných států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Děkuji za pozornost. Z pracovních důvodů se až do konce dnešního jednacího dne omlouvá paní poslankyně Balaštíková. Sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 970/1, a já poprosím pana zpravodaje Josefa Hájka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Dobrý den, pane místopředsedo.

Já vám děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu. Není zájem. Máte slovo.

3. ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.